To je další věc.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, havárie na řece Bečvě patří k jedné z největších ekologických havárií, ale nebudu souhlasit s kolegou Bartošem, který tvrdí, že je úplně největší.

Děkuji. Děkuju, pane místopředsedo.

Takže za mě ano, vodoprávní úřad je skutečně v jiném rezortu, ne v rezortu životního prostředí, ale je to prostě taky státní správa, a možná by bylo dobré, kdyby se stát zaměřil i na toto, aby v takovýchto situacích každý přesně věděl, kde je jeho pozice, jaká je jeho role a kdo mu v tom bude pomáhat a jakým způsobem.

Bylo to většinové hlasování a ke každé takovéto připomínce se hlasovalo. To asi nelze vyvrátit.

Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem ze Zlínského kraje.

Na tyto otázky by měl odpovědět pan ministr Brabec, ale musím bohužel konstatovat, že do této chvíle tak věrohodně neučinil, a proto pochybnosti zůstávají. Dost dlouho trvalo, než se nám přes odpor poslanců hnutí ANO a KSČM podařilo sestavit parlamentní vyšetřovací komisi.

Stále nemáme spolehlivé výsledky vyšetřování a řada otázek zůstává nezodpovězená. Nezdál se jim postup vyšetřujících, kteří bezprostředně po katastrofě nešli proti proudu řeky až do místa, kde by našli živé ryby.

A jelikož jsou tihle rybáři moc hlasití, Česká inspekce životního prostředí zahájila jejich kontrolu, protože se snaží podat důkazy a vyvrátit pohádky, které tvrdí soudní znalec.